Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 91 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 49 poslanců.

Poprosím vás o klid. Budeme určovat dva ověřovatele této schůze. Navrhuji, abychom určili jako ověřovatele této schůze poslance Stanislava Berkovce a paní poslankyni Kateřinu Valachovou. Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 1, bylo nakonec přihlášeno 73 poslanců, pro 71.

Mám za to, že jednáme v polovičním počtu, takže konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni a nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 95. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Hlasování číslo 2, je přihlášeno 84 poslanců a poslankyň, pro 57, proti 18. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen. Přistoupíme k prvnímu bodu pořadu. Prvním bodem pořadu je

Otevírám tento bod. Než vám dám slovo, znovu požádám sněmovnu o klid. Již jednáme. Prosím, aby tady bylo důstojné prostředí, abychom mohli jednat v klidu a tak, abychom slyšeli všechna zásadní slova. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedla vládní návrh novely zákona o podpoře regionálního rozvoje, jehož cílem jsou změny v podstatě spadající do tří oblastí.

Změna spojená se zrušením administrativně náročné působnosti zprostředkujícího subjektu umožní rozšíření počtu vybraných měst v rolích center městských aglomerací a metropolitních oblastí z dosavadních sedmi na 13. V části B jde o zajišťování koordinace programů, fondů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise, takzvané přímé nástroje, a jednoznačné vymezení kompetencí spojených s koordinační rolí ministerstva jako národního orgánu pro koordinaci.

Není hospodárné, aby nadále fungovalo sedm samostatných subjektů s veškerými provozními náklady, když by zbytkové činnosti mohly být soustředěny a zajišťovány výrazně menším počtem osob. Co se týká samotného zákona, tak vzhledem k uplynutí poměrně dlouhé doby od předložení návrhu zákona Poslanecké sněmovně je nutné formou pozměňovacího návrhu provést drobnou technickou úpravu navrhované novely, týkající se vypuštění odlišných pravidel pro ustanovení a činnosti výboru regionálních rad, a to z toho důvodu, že už proběhly volby do krajů a v podstatě již byli jmenováni členové výborů regionálních rad a prakticky na všech úrovních regionálních rad se řídí podle dosavadního zákona. Dále je třeba stanovit datum nabytí účinnosti části první návrhu zákona reálným datem v závislosti na přijetí novely.